Proto si nejsem jist, jestli je správné umožňovat tuto pravomoc více organizacím. Tak bychom se měli dohodnout, jestli to bude Vojenské zpravodajství, anebo NÚKIB. Ale ne v tomto kontextu, jak je zákon navržen.

Bude to NÚKIB, který zasáhne a začne aktivně působit? Anebo to bude Vojenské zpravodajství? Jak budou tyto dva úřady spolu komunikovat? Každý má jiné velení, každý má jinou strukturu. Tento zákon to vůbec neřeší. A to považuji za docela vážné, aby informace a možnosti obrany proti tomuto útoku byly i v tomto zákoně jasně dány i s kompetencemi, to znamená, kdo bude zasahovat.

A nejsem si jist, jestli ta nezávislost, která je tímto zákonem deklarovaná, je pouze deklarace nezávislosti. Tady bych přivítal, kdyby už takový člověk měl být, aby to byl civilní člověk, aby to byl člověk mimo, aby byl vybírán třeba prezidentem republiky nebo Sněmovnou jako kontrolní člověk, kontrolní orgán, který má hlídat tyto záležitosti. Samozřejmě bude mít veškeré prověrky, které by tato funkce vyžadovala.

A že problémy můžou nastat, předvídá i tento návrh, který máme před sebou.

Tady se hovoří z větší části o pasivní detekci, to znamená sledování provozu, ale připouští se i aktivní funkce, to znamená aktivní útok působení v rámci sítě. Proč by vojáci jináč měli zbraně, kdyby je nechtěli aktivně použít? Je to logické. Z druhé strany se ptám, jak dalece budeme obeznámeni s těmito záležitostmi v rámci demokratických procesů v době míru. Nehovořím o nouzovém stavu, výjimečném stavu a dalších záležitostech, tam je to zcela jasné a je to zákonem dáno. Tady je tato informační bariéra i z tohoto návrhu, který tady je, zřejmá.

Zůstává zde ale otevřená otázka, co to udělá s technikou té sítě. Na to jsem se ptal operátorů, měl jsem tu možnost s nimi hovořit vícenásobně a oni jenom pokrčili rameny: My jsme schopni zabezpečit průchodnost sítě, zabezpečit bezpečnost sítě, jsme schopni zabezpečit síť jako takovou, která slouží k elektronické komunikaci, ale nejsme schopni garantovat, když tam bude zařízení, u kterého nevíme, co je uvnitř. Z druhé strany po těchto operátorech chceme, aby garantovali rychlost, aby garantovali kvalitu.

To by byla otázka, která by mě opravdu zajímala, jak se to bude v budoucnu legislativně řešit, případné takovéto spory mezi Českým telekomunikačním úřadem a operátorem, když v té síti bude zrovna toto umístěno, jak k tomu bude přistupováno. Anebo by to už v tomto návrhu zákona mělo být ošetřeno, protože tady se sice hovoří o odškodnění, to tady je, ale pouze v činnosti, ne při běžné pasivní kontrole, a už vůbec ne za pokuty, které Český telekomunikační úřad může operátorovi vyměřit za nedostatečné parametry sítě.

Tolik možná mé delší vystoupení. Každopádně budu rád, když pan ministr tedy řekne, jak je to s tím komplexním pozměňovacím návrhem, který je připraven. Pokud by takový návrh měl být a pan ministr se k němu přihlásí jako ministr zodpovědný za předklad tohoto materiálu, potom navrhuji, aby tento materiál byl vrácen předkladateli a předložen v podobě, se kterou ministr souhlasí.

Jaké by to bylo, kdyby se podílel na přípravě takového zákona, a jaké opatření by činil vůči službám, které disponují s daty a informacemi z volných sítí. Děkuji za pozornost. Mám tady dvě faktické poznámky.

Nebudu reagovat asi na všechny, protože bych tu byl dlouho, ale mě překvapuje jeho důvod návrhu na vrácení k přepracování jenom proto, že tu někdo řekl, že se jedná o komplexní pozměňovací návrh. Bude to standardní pozměňovací návrh, jakých předkládáme desítky v jiných zákonech. Tady v tomto zákoně to najednou vadí. Prostě některé diskuse procházejí vývojem. A my budeme předkládat standardní pozměňovací návrh. Není žádný velký komplexní, který by zásadně novelu změnil. Jedná se o drobné úpravy a dovysvětlení. To za prvé. Za druhé. Nevím, z jakého přesvědčení můj předřečník dospěl k tomu, že by se nějaké dva úřady měly překrývat. To rozdělení je zákonem jasné. NÚKIB má na starosti bezpečnost a dohled, Vojenské zpravodajství obranu a kriminalitu má NCOZ. Tam se nejedná o žádný překryv, ty kompetence jsou jasně dané a tento zákon nás akorát obléká, protože v současné době jsme proti kybernetickým útokům prostě nazí.